Myslím si, že je také důležité, abychom mluvili nejenom o dopadu hospodářských sankcí na Rusko, ale abychom také nezakrývali skutečnou ekonomickou a sociální realitu na Ukrajině. Určitě je dobře, že Evropská unie poskytla Ukrajině v této složité situaci podporu, a nepochybně jí Evropská unie bude tu podporu poskytovat, ale ty vážné hospodářské a sociální problémy, které na Ukrajině existují, nemohou být vyřešeny pouze tím, že budou financovány ze strany Evropské unie nebo Mezinárodního měnového fondu. Ukrajinu čeká celá řada složitých reforem. Pokud se nepodaří dosáhnout míru na Ukrajině a dohody s Ruskem, tak Ukrajinu možná letos v zimě čeká vážná humanitární krize. Pokud nebudou obnoveny dodávky plynu, tak tady je vážný problém, který bude muset Ukrajina řešit. Pokud se nepodaří najít nová odbytiště pro ukrajinský export, který byl směřován do Ruska, tak Ukrajinu čekají i vážné hospodářské problémy. Já si myslím, že tyto věci není možné zjednodušovat, není možné si nasadit růžové brýle a není možné ignorovat reálné problémy, které tady hrozí a které nás čekají. Tím, že Evropská unie uzavřela asociační dohodu s Ukrajinou, tak logicky na Ukrajinu vstoupila a bude muset se aktivně podílet na řešení těch problémů, které na Ukrajině jsou. Ale sama Evropská unie ukrajinské problémy skutečně vyřešit nemůže. Já chci jednoznačně za vládu České republiky a učinil jsem to i na jednání Evropské rady podpořit mírové iniciativy prezidenta Ukrajiny Porošenka. Dokážu si představit, že na obou stranách ti, kdo se dohodli na příměří, musí čelit tlaku radikálů, kteří žádné příměří nechtějí a tlačí na obou stranách na pokračování bojů. Čili chci jednoznačně ocenit krok prezidenta Porošenka, chci jednoznačně ocenit jeho mírový plán. Česká republika nepochybně bude podporovat prodloužení příměří a realizaci mírového plánu, který umožní, aby se na východní Ukrajině lidé přestali zabíjet, aby se tam nezhoršovala sociální, ekonomická i humanitární situace. Tady musí hrát důležitou roli také Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, důležitou roli musí hrát i Organizace spojených národů, prostě všechny síly a diplomatické iniciativy, které mohou pomoci k uklidnění situace na východě Ukrajiny. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik velmi stručně na úvod té diskuse, kterou očekávám v Poslanecké sněmovně, popis postupu vlády v této věci. Jsem přesvědčen o tom, že vláda skloubila rovnovážným způsobem náš zájem na tom, aby se Evropa neštěpila, aby vůči krizi na Ukrajině vystupovala společně, a současně jsme se snažili maximálním způsobem prosadit naše národní zájmy a snažili jsme se maximálním způsobem ochránit naši ekonomiku.

Z tohoto pohledu mi nezbývá než k situaci na Ukrajině konstatovat, že politika sankcí je pro Českou republiku cestou do pekel. A to nijak nehodnotím nebo nechci rozebírat to, že mnoho tvrzení v této souvislosti nebylo dodnes řádně doloženo, konkrétně dodnes ani oficiálně nevíme, kdo např. sestřelil malajsijské dopravní letadlo, přestože mnohá média měla už od začátku jasno a podsouvala nám toho správného viníka. Vzpomenu si např. na údajnou kolonu ruských obrněnců, kterou sice nikdo nikdy neviděl, ale kterou vzápětí zničila ukrajinská armáda, a to tak, že po ní nezbyl ani šroubek. Naše argumenty a my je říkáme dlouhodobě a konečně dochází na naše slova , že sankce s Ruskem nijak zásadně nehnou a jen poškodí českou ekonomiku, jsou myslím již nyní pomalu všem postupně, nebo většině postupně jasné a nemá smysl je opakovat.

Pokud by někdo uvažoval jako demokrat, tak by přece musel nahlas říct, že pokud kdekoli na světě drtivá většina, část občanů, žádá autonomii či samostatnost v zemi, kde jsou původními obyvateli, v zemi, kterou táhnou také ze značné míry ekonomicky a své nároky vyjádří ve veřejném a všeobecném referendu, pak by takto demokraticky legitimizovanou vůli občanů měli přece demokraté respektovat.

Bavme se o jednotkách složených z dobrovolníků z řad ukrajinských profašistických a nacistických uskupení.

I proto zde bojují dobrovolníci z celé Evropy včetně České republiky.

Pokud jde o samotné sankce, souhlasit s nimi může skutečně jen hodně nepřemýšlivý člověk anebo člověk, který chce mermomocí z válečného štvaní vytřískat politické body bez ohledu na české občany. My v Úsvitu již od začátku ukrajinské krize prosazujeme mírovou cestu jednání, demokratického sebeurčení, a nikoli konfrontace a stupňování napětí. A jsme rádi, že po mnoha měsících, co to tvrdíme a dokola opakujeme, a mnoha zmařených životech nevinných lidí, k tomuto řešení konečně docházejí i další.